Můžeme tedy přistoupit k hlasování. Já vás všechny odhlásím, požádám vás o novou registraci.

Děkuji vám.

Budeme tedy postupovat dál podle jednotlivých bodů. Pane zpravodaji, první návrh. Je to návrh pana poslance Marka Bendy, úplné vypuštění trestného činu maření spravedlnosti. Stanovisko ústavněprávního výboru nedoporučující. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Dalším návrhem je návrh A1, je to návrh pana poslance Chvojky.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh nebyl přijat. Další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru doporučuje. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Dalším návrhem je návrh pana poslance Chvojky A3 a jedná se o vynětí maření s možností použití odposlechu. Stanovisko ústavněprávního výboru nebylo přijato. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Pan ministr?

Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh.

Stanovisko ústavněprávního výboru je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Další návrh. Stanovisko ústavněprávního výboru je nedoporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Poslední návrh.

Stanovisko je doporučující. Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám. Všechny návrhy byly vyčerpány. Je tomu tak, pane zpravodaji? Takže můžeme přistoupit k hlasování o celém návrhu zákona.